Děkuji panu ministrovi za odpověď.

A přišlo mi, že je to trochu proti té strategii, co ministerstvo teď tlačí.

Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní kolegyně, za dotaz a rovnou vám řeknu mně se to taky nelíbí. Ale problém je v tom, že tady role Ministerstva životního prostředí je skutečně výrazně omezena. Protože já bych byl samozřejmě nejradši, kdyby byly prioritně využívány brownfieldy, ale ono to je strašně moc o tom územním plánování obcí a o rozhodování obcí a krajů.

Pravděpodobně věří, že se mu to podaří změnit. Ale to je potom na obci, jak bude rezistentní. Ale s tím Ministerstvo životního prostředí nemůže nic dělat.

Ještě k té vaší první otázce.

Ano, děkuji. Dále je s interpelací pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Děkuji za slovo.

Pokud by vám mé zážitky připomínaly povídku Moje jízda tramvají, jedná se, věřte, o podobnost čistě náhodnou. První, co mě překvapilo, bylo, že na nádraží v Hradci Králové na informační tabuli v hale bylo hlášení o příjezdu vlaku na třetí nástupiště. Na zmíněném nástupišti tato informace již nebyla. On odvětil, že jede na naftu a svému vtipu se srdečně zasmál. Cestující si posedali na místa lístky neoznačená.

Náhle se ozval jakýsi vzdělaný pán a řekl co se na ten chybějící vagon složit?

Děkuji. Pane ministře, já vás poprosím o odpověď.

Máte slovo, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Podale prostřednictvím pana předsedajícího, mně to příliš úsměvné nepřišlo. Za prvé bych se vám chtěl omluvit, zejména za neprofesionální chování některých zaměstnanců na dráze.

Není možné ten interval mezi vlaky zkrátit, že by jezdil častěji.

Tato souprava kapacitně stačí pro většinu spojů v průběhu dne, ale vybrané vlaky v ranní a dopolední špičce jsou posilovány, a to více než na dvojnásobek kapacity, to je o pět dalších vozů. Přidávání dalších vozů v Hradci Králové naráží na technologické limity této uzlové stanice.

Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Ne, není.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.

A já bohužel v oblasti kultury jsem v posledních měsících zatím rozpačitý z toho, co se ve vašem rezortu v přístupu ke kultuře děje, respektive neděje.

Totiž většina odborníků i samo Ministerstvo kultury dlouhodobě požaduje zvýšení finančních prostředků právě na oblast živého umění do ukazatele, který se jmenuje kulturní služby podpora živého umění. Abych byl konkrétní, abych vám ta čísla představil a připomněl. Pro letošní rok 2018 sem bylo plánováno 763 milionů korun.

Konkrétní problém, který já vidím, je to, že součást této položky, takzvaný program pro profesionální festivaly, má usnesením vlády nařízeno, že může být otevřen, pouze pokud bude připraven nebo naplněn, částkou 100 milionů korun a v tuto chvíli tam ta částka není, je tam něco málo přes 80 milionů korun. A moje otázka jednoduchá: Jak, pane ministře, tuto situaci budete řešit a kde zajistíte zdroje pro živé festivaly, tedy profesionální hudební festivaly?